Úvodní slovo přednese ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznamenal jsem, tak jako vždycky při projednávání tohoto bodu, určitý překvapený šum, když se bavíme v situaci České republiky o Mezinárodní velrybářské komisi.

Velmi stručně k tomuto návrhu, k ratifikaci změn.

Tomu je lov dovolen za stanovených podmínek tak, aby nebyly ohroženy populace velryb.

Děkuji vám. Děkuji.